Děkuji. Zeptám se, zda je zájem o doplňující dotaz? Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, děkuji vám za odpověď. Nicméně já bych byl strašně rád, aby se ty závěry dostaly i odborné veřejnosti, která úplně v tom není zainteresována v tom nejvyšším směru, i případně laické veřejnosti, abychom získali důvěru té laické veřejnosti, která mnohdy byla zásadním způsobem podkopána.

Také děkuji. Zájem o doplnění odpovědi? Děkuji, paní předsedající.

Také děkuji a další v pořadí je paní poslankyně Schillerová, která interpeluje pana ministra Stanjuru. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Já se ptám, jak se to mohlo stát, jestli byste to tady mohl vysvětlit, proč se ignorovala pravidla rozpočtová, ani odborníci, pravidlo konzervativního odhadu a vlastně všichni ti, kteří říkali, že se 85 miliard nevybere.

Takže já se zeptám, prosím, informujte nás, jaké dopady bude mít toto významné nedodržení plánu plnění státního rozpočtu v letošním roce, jak hodláte tento výpadek řešit a jestli skutečně platí vaše slovo, že nebudete předkládat novelu zákona o státním rozpočtu na rok 2023. Děkuji a slovo má pan ministr. Děkuji za slovo a děkuji za tu interpelaci, protože mám čas vysvětlit, jaká je realita.